Evo poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa stankama i prvo će u ime kluba MOST-a nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj.

Sloboda govora je osnov demokracije, sloboda govora je ono zbog čega su nas birači birali da izražavamo svoje stavove. Ali je činjenica da izmjenom Poslovnika, … [[Govornik se ne razumije.]] Poslovnika kojim se zabranjuje govor kojim smanjuju prava saborskih zastupnika koja su do sad imala, podsjećaju na totalitarna vremena. Nije ovo samo slučaj saborskih zastupnika, slučaj novinara na Hrvatskoj radioteleviziji Tihomir Dujmović, Maja Sever, gospodin Šikanjić zbog toga što je kritizirao Vrdoljaka bez obzira što je bio i kritičar jedan od najvećih MOST-a, zabranilo im da djeluju kroz svoje misije koje su svjetonazorski različiti pogledi, ali koji su otvarali određene društvene teme. Kolege zastupnici iz HDZ-a ovo je sramotno ako u ovo vrijeme oko pola noći otvorimo Poslovnik, raspravu o Poslovniku normalno bi bilo vrijeme već ako mislite mijenjati da to bude u vremenu ujutro, znači petak u 9,30 kao što svaki dan počinje i neka hrvatska javnost vidi kakav je odnos prema onima koje su birali. Da li se ja slažem sa vama kolege Maras, Sinčić ili vi sa mnom to je manje bitno, ali ne možete nam zabraniti govoriti i nećete. Možda mislite vi sada ćete nam zabraniti govoriti.

Pozivam vas još jednom ispred kluba MOST-a zbog demokracije, zbog dostignutih prava na slobodu govora ne samo u Parlamentu nego i novinara na HTV-u kao što je kolega novinar Dujmović, Maja Sever, gospodin Šikanjić njima ste zabranili govoriti zbog kritiziranja Vrdoljaka i vas koji ovdje sjedite. I sad i nama želite zabraniti. Ja vam šaljem poruku gospodo nećete. Ali zbog demokratskih načela u pola noći raspravljati o Poslovniku, pa jel' vas sram? Pozivam vas da ujutro pred javnosti, pred svim kamerama, pred narodom javno iskažete svoj stav o zabrani dostignutih prava što se tiče slobode govora zastupnika, to radite novinarima a to je poruka i građanima.

Hvala lijepa kolegice i kolege. Ovo je nešto što slušamo mjesecima i kritike pojedinih zastupnika, pogotovo to dolazi iz vladajuće većine koji govore da se Sabor dovodi na neku razinu koja nije primjerena, a sada nam se pokazuje od strane HDZ-a da u biti je za njih Sabor samo forma. Znači zbog čega mi ovdje u ponoć čekamo raspravu o Poslovniku? Zbog toga što HDZ, klub HDZ-a, zastupnika HDZ-a mora odraditi formu, samo da se obavi rasprava. Njih nije briga šta će biti u toj raspravi. Oni bi bili najsretniji da mi svi odemo doma, pa bi onda i oni išli doma. Evo da sad povučemo svi rasprave tu bi izašao kolega Reiner za govornicu, rekao dvije rečenice i svi bi otišli doma zbog toga što je njima rasprava oko Poslovnika samo pitanje forme, samo pitanje forme da naprave ono što su naumili, nije to nikakva želja za posebno povećanjem neke kvalitete rasprave, za željom da zastupnici budu produktivniji, da brže radimo, to su gluposti. Želja je da naprave saborske rasprave onako kako misle da će njima odgovarati i misle da će im u tome Poslovnik pomoći. Ja vas mogu unaprijed upozoriti i prije ove rasprave i nadam se da će razum prevladati bez obzira šta je kasno, bez obzira štasmo dugo danas ovdje, ja se nadam da će razum prevladati, kolega Bačić. I da ćete doći sebi narednih 10 minuta i da ćete postati svjesni da ovo nema nikakvog smisla i da sad završimo raspravu koja se vodila danas cijeli dan oko najmoprimaca i najmodavaca, odnosno vlasnika stanova i da ovo zaključimo i da sutra održimo jednu kvalitetnu raspravu koja može biti u okviru dogovora između klubova da ne traje 10 sati, ali da se svi argumenti iznesu u ime klubova i nekoliko rasprava, mislim da će na to svi pristati. Da se ta rasprava odvije ujutro, od 10 do 1, 3 sata je sasvim dovoljno ili pola 1, da se onda izvrši glasanje itd. To bi razum nalagao i baš će biti zanimljivo vidjeti da li vas glas razuma može na to navesti. Ili ćete napraviti ono što ste najavili a to je da se odradi nešto čisto radi forme i da mislite da će tako se rasprave u budućnosti usmjeravati, jer neće. Ja vam to mogu odmah reći, u svoje ime. U svoje ime ovdje govorim, ne želim sad stavljati kolege iz Kluba zastupnika SDP-a u tu poziciju, u svoje ime vam ja kažem da kakav god bio Poslovnik, nećete vi ušutkati mene a vjerujem da nećete ni dosta drugih zastupnika. Tako da pozivam vas u ime razuma kolega Bačić, niste se javili, obično ste onaj koji zatvara u ime klubova raspravu, ali to možda i nije loše jer možda bi sad morali nešto reći šta bi bilo suprotno od onoga šta bi vas možda razum natjerao da 10 minuta razmislite. Tako da evo, imat ćete sada kolegu Pernara i još kolegu državnog tajnika iz HNS-a završno oko zakona kojeg smo imali i ajmo tih 10 minuta iskoristiti da razum prevlada. Da danas zaključimo i da se sutra nađemo i održimo jednu kvalitetnu raspravu. Slijedeći klub zastupnika je onaj Živog zida u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Ivan Pernar, izvolite. Drage dame i gospodo, sjećam se svog suđenja sa Aleksandrom Stankovićem na Općinskom sudu u Zagrebu i on je tada uvjeravao mene da je on dobar i objektivan novinar. I uglavnom jedan argument on je iznio kao razlog zašto je on dobar novinar.

rješenje iz onoga što se problematizira da je netko zakinut ovim zakonom, ovim prijedlogom zakona, dakle da se traži jači angažman države, zamjenski stanovi po povlaštenim uvjetima, kratka matematika. Netko je čak iznio ovdje na brzinu milijardu i pol kuna ali to je samo direktni trošak. Indirektni troškovi slijede kasnije, ono što sam govorio kada proširujemo prava gdje su granice. Znači svi onda dolaze i pucaju i pozivaju se dali ste nekima bez osnova, ajmo sada dalje tražiti. Prijedlozi za rješenja, svaki konstruktivni prijedlog dapače, za razmotriti, za raspraviti zašto da ne? Biti ću zahvalan, biti ćemo mi zahvalni, na tome da se pomogne, da se ovo pitanje što kvalitetnije uredi na ničiju štetu. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Kolega je rekao neke stvari a nakon cjelodnevne rasprave nažalost niste uvjerili nikoga u to da se ljudi nemaju za što brinuti. Znači od vas se očekuje da ljudi koji su zaštićeni najmoprimci dobiju rješenje da 2023. imaju pravedno obeštećenje, odnosno da ne razmišljaju kako će i gdje će živjeti, to je ono što se od vas očekuje. Vi sada kažete da država nema useljivih stanova, pa kako ćemo onda riješiti problem 4000 ljudi. Gdje će ti ljudi otići? To se od vas očekuje, a ne da pričate priče koje su neostvarive i da ljudi nakon ovog što ste vi sada rekli da stanova nema, znači vi ne možete ponuditi nikakvu alternativu osim nekih nazovi subvencija koje pitaj Boga kakve će biti i za koga. Tako da ništa niste riješili osim šta ste djelomično riješili onima koji su vlasnici.

Rekli ste da osobno u obitelji imate takva slučaj. Pa šta vas to ne dovodi u poziciju da ste zavisni od donošenja ovog zakona? Kako ne, kako ne? Ako imate u obitelji takav slučaj, ako ste u poziciji vlasnika kako vas to ne dovodi u tu poziciju zavisnosti? Odgovor, državni tajnik. Izvolite. Gledajte, vi ste rekli o provaljivanju, vi ste govorili danas o promjenama brava o tome je pisao neki časopis, ja sam to sve opovrgnuo vašem kolegi na odboru, izvadio sam dokumente, pokazao originale, danas sam nekoliko puta o tome govorio. Dakle 2005. godine moja šira obitelj je dobila u povratu imovine stan i tu je priča gotova. U povratu imovine dobili smo 2005. godine. Gdje vi vidite sukob interesa? Zahvaljujem na odgovoru državnom tajniku gospodinu Uhliru. Sljedeća replika poštovani kolega Ivan Pernar. Izvolite. Uvaženi gospodine Uhlir, pozivate se na presudu Europskog suda u kojem objašnjavate da vlasnike trebate pustiti u njihov posjed. Pa ne trebate biti doktor prava i ne treba vam Europski sud da bi došli do tog zaključka. Uopće nije sporno da vlasnike treba pustiti u posjed njihovog vlasništva. O tome mi danas ovdje uopće nismo raspravljali. Predmet rasprave je što učiniti sa stanarima koji žive u tim stanovima, dal će ih država obeštetiti ili ne, dal će ih prepustiti ulici ili ne, hoće li oni biti deložirani ili ne, to je predmet rasprave, a vi kao da ste sjedili na ušima cijelo vrijeme.

Izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi državni tajnik Uhlir. Naravski da niko ne tumači presudu, ali presuda je vrlo jasna nju ne treba tumačiti.

Vi niste niti jednom svojom riječju pokazali da je to uravnoteženo. I s druge strane recite mi jel donesen akcijski plan kako će se realizirati ova presuda, to ste bili dužni i to predočiti Odboru ministara jel na temelju toga Odbor ministara odlučuje da li će se poduzeti kakve sankcije ili ne. I kada govorimo o sukobu interesa, vi i jeste u sukobu interesa. Ja ću vam dati jedan primjer iz medicinske prakse, ja se nadam da ćete ga razumjet, to je iz moje osobne medicinske prakse. Dakle ja sam postao ravnatelj Registra dobrovoljnog darivatelja gdje ljudi dobrovoljno daju koštanu srž, ali u istom trenutku sam se morao maknuti sa odjela gdje su bolesnici kojima treba ta koštana srž.

Dakle to je ono što je u čovjeku i vi da ste imalo bili pametni mogli ste se maknuti od ovoga i ne biti tu i predstavljati ovaj zakon.

Izvolite. Ja se ne slažem sa dvije stvari iz vašeg obrazloženja. Prvo, Hrvatska kao suverena država ima pravo analizirati presude, preispitivati svoju poziciju u toj presudi, ima pravo ispitati u kojem su suodnosu ili kako se voli reći korelaciji suci koji su donosili takvu odluku, čak i oni iz Hrvatske i ja vas molim nek vam ne bude teško provjerite i tu činjenicu pa ako kažete da je sve čisto ja ću vam biti zahvalan. Ja nemam te mogućnosti da to provjeravam. Drugo s čime se ne slažem, da država teško može doći do podataka o vlasništvu, o zaštićenim najmoprimcima. Ja sam u svom izlaganju rekao da mene ne interesiraju oni vlasnici koji imaju pet stanova neuseljivih zbog toga što su unutra zaštićeni najmoprimci nego me interesiraju vlasnici kojima je njihovo vlasništvo nedostupno, istovremeno plaćaju najam svog stana u kojem žive kao peterostruko veću vrijednost nego što zaštićeni najmoprimac i interesiraju me najmoprimci kojima je ovo jedini dom, jedino mjesto stanovanja i ne interesiraju me najmoprimci koji imaju 2-3 nekretnine.

Ako se ti tragovi mogu pratiti, onda sigurno se kroz poreznu upravu, kroz sudove, kroz katastre mogu pratiti i ovi drugi. Zahvaljujem kolega Hrelja na ovoj replici. Poštovani državni tajniče, ja bi se prvenstveno osvrnuo na vašu izjavu da od praktično pola dana rasprave imate samo dvije-tri upotrebljive stvari. Po tome ispadne zapravo da većina kolega koja je danas raspravljala, zapravo nisu trebali biti ovdje. Ali ja mislim da ipak su ti ljudi prenosili ono što sve ove udruge, govoreći o udruzi zaštićenih najmoprimaca i udruge koje štite zapravo vlasnike, da su svi oni iznosili putem zastupnika neka svoja stajališta. Ako u njihovim težnjama nema ništa upotrebljivo, onda mislim da jednostavno niste shvatili kako funkcionira cijeli sustav ovdje. Jer praktično, svatko ovdje ne iznosi svoje vlastito stajalište, ja ne znam koliko ovdje, ali ne vjerujem da imamo možda mali, mali broj onih koji imaju takvu osobnu situaciju. Vjerujem da većina slučajeva je zapravo iznošenje i traženje situacija koje imaju građani koji imaju određene potrebe. Definitivno da ova duga rasprava ukazuje na to da određenih problema sa ovim nacrtom Prijedloga zakona što ste napravili ima. Znači, to je nepobitno. Da ne znate što biste dopunili. Ja ću vas još jednom zamoliti da stvarno još jednom saslušate. Nije stvar da li ćete saslušati samo saborske zastupnike, saslušajte i ljude na koje će se upravo taj Zakon odnositi, da onda ne ispadnu natpisi da štitite upravo vlastiti interes, što vas se proziva, nego da štitite interese građana koji i jedni i drugi traže svoja prava i da na kraju nitko ne bude oštećen. Slijedeća replika, poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Državni tajniče, govorili ste o praznim stanovima u vlasništvu države, odnosno da praznih stanova ima, ali su neuseljivi. Znači li to da nema parketa ili jednostavno znači da nema namještaja? Pa objasnite nam o kojem broju stanova se radi i u kojem su stanju. Jer vjerujte, mnogi ljudi bi uzeli stan koji je prazan pa ga namjestili namještajem ili nekakvim parketom ili već kakve druge izmjene su potrebne. To je mnogo bolje nego ići na ulicu. Slijedeća replika, poštovani kolega Franko Vidović. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, spomenuli ste sad brojku, ako se valjam milijardu i pol kuna da bi koštao otkup, obeštećenje pretpostavljam. Dakle, ja mogu reći da objektivno obzirom na novac koji je država prikupila tijekom svih ovih godina od otkupa stanova, da to i nije nekakav novac. A druga je stvar što je lokalna samouprava i država su donijeli takve, odnosno država u prvom redu je donijela takve propise da praktički vi sad ni ne znate gdje je taj novac. To nije vaša krivica, to je krivica svih, ali u svakom slučaju to nije prevelik novac. Sa druge strane, kad bi to rasporedili na 5 godina, onda je to 300 miliona godišnje. A možda čak nije ni toliko.

Sa druge strane, mislim da ste svojim istupom od maloprije i uvrijedili ovaj visoki dom. Nakon što ljudi sjede ovdje 10 sati i pričaju. Ja osobno nemam nikakvog interesa tu.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj akt raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika, hitno postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem čl. 197. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu je proveo nadležni Odbor za zakonodavstvo. Pozivam predlagatelja, predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, poštovanog kolegu potpredsjednika sabora gospodina Želja Reinera da nam da dodatno obrazloženje. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, najprije moram reći da mi je drago da ipak i u ove kasne sate nas ima tu otprilike podjednako kao što nas ima i u 9,30 kad obično počinje sjednica. Dakle, smisao ovih, ovog prijedloga promjena Poslovnika je da se doprinese kvaliteti i dinamici rasprava. Posebno želimo potaknuti rad u odborima s jedne strane, a da ne budu odbori osim nekih praktički nezanimljivi kako za medije, tako i za javnost već da se glavni rad kao i u većini Parlamenata odvija upravo u odborima, a da diskusije u plenarnom sastavu budu kruna da tako kažem onoga što se izbistrilo u odborima. Drugo je rješavanje i uređivanje instituta replika kako bi rasprave bile kvalitetnije, kako bi što je moguće bilo više pojedinačnih rasprava i rasprava u ime klubova, jer su nas zato građani poslali ovdje, a ne radi replika i što je moguće većeg broja replika i naravno upravo zbog toga što se za nastupe u ime kluba i pojedinačne rasprave moramo pripremati, ozbiljno pripremati dok naravno replike su nešto što znači promptno reagiranje bez pripreme obično povedeno sa nekom izjavom nekoga tko je ponekad na žalost i odstupaju i od glavne teme itd. Jedna od promjena je i ukidanje instituta vjerodostojnog tumačenja zakona slijedom dvaju odluka Ustavnog suda koje u jednoj svojoj odluci ima jedan drugačiji izričaj, ali u svojoj odluci od 2007. godine zauzeo stajalište da vjerodostojno tumačenje po svojoj naravi proizvodi pravne učinke od dana stupanja na snagu propisa, što znači da ima povratno djelovanje i da upravo zbog toga može činiti velikih problema i u pravnom sustavu Europske unije praksa vjerodostojnog tumačenja zapravo ne postoji u većini zemalja. Gotovo ni jednoj zapadnoj zemlji ne postoji. Smatrali smo da i to bi bilo dobro izmijeniti. Ovim prijedlogom se uvodi institut javnog saslušanja kao jedan institucionalni mehanizam kojim se ojačava ja bih rekao snaga Parlamenta u odnosu na njegovu ulogu koju on treba imati. Uvodi se odredba o donošenju, potvrđivanju međunarodnih ugovora u jednom čitanju jer je do sada bila naprosto samo forma da ti međunarodni ugovori idu u dva čitanja i evo oko toga se ja mislim su svi klubovi zapravo složili. Da možda još jednom naglasim pitanje replika. Dakle, institucija replike se uređuje na drugačiji način, skraćuje se vrijeme propisano za izlaganje sa dvije na jednu minutu i određuje da zastupnik može imati najviše tri replike po jednoj točci dnevnog reda upravo radi dinamiziranja diskusije i koncentriranja što je moguće više na pojedinačne rasprave ponavljam i na nastupe u ime klubova. Time se naravno ni u kom slučaju kao što neki već su izrazili mišljenje takvo da se time ograničava pravo govora zastupnika, nego nasuprot tome nastoji se potaknuti zastupnike da izraze svoje stavove, mišljenja i prijedloge kroz pojedinačne rasprave za koje je potrebna prethodna stručna priprema što većina i radi, ali ne baš svi. U zadnje vrijeme se pojavio jedan fenomen koji nije postojao 20, 25 godina a to je zlouporaba povrede Poslovnika, pa se zato propisuje trajanje govora zastupnika o povredi Poslovnika najdulje pola minute, jer se u tom vremenu može izreći koji je članak Poslovnika povrijeđen i u čemu je povrijeđen. Prema tome, nema potrebe za nekim velikim eksplikacijama. Na drugačiji način se uređuje institut stanke. Naime, izvorno je smisao stanke bio a to se potpuno izmijenilo, izvitoperilo zadnjih 2, 3 godine, izvorno je smisao stanke bio da se stanka u ime kluba zatraži kako bi klub se mogao posavjetovati međusobno i zauzeti neke stavove kad se pojave neki novi momenti. Prema tome, institut stanke se uređuje upravo na taj način, dakle da on postoji i dalje i dobiva se stanka odmah ali nema obrazloženja predstavnika kluba nakon isteka stanke. Umjesto toga, da se ne bi mislilo ponavljam još jedanput, a naravno da će se to iz politikantskih razloga drugačije interpretirati, to mi je jasno, ali želim vrlo jasno reći, da se ne želi ograničiti mogućnost govora o temama izvan dnevnog reda zastupnicima, pa se propisuje mogućnost iznošenja stajališta kluba zastupnika o svim temama izvan dnevnog reda u vremenu između 1 i 2 sata, dakle kad su još uvijek prisutni i mediji ovdje i naravno svima je to vrlo važno. Prema tome, čak vremenski je to dulje negoli što je dosad, obično su bile stanke značajno kraće. Naravno biti će po onom redu po kojem su se prijavili klubovi u izlaganju jednakom kao i do sada, 5 minuta. Izostavlja se institut poimeničnog glasovanja kao suvišan jer se propisuje sad imam elektronsku objavu rezultata elektroničkog glasovanja ali se propisuje obveza objave rezultata elektroničnog glasovanja u glasilu Sabora odnosno na internetskim stranicama Hrvatskog sabora pa će moći biti apsolutno razvidno kako je to glasovao.

Zahvaljujem poštovanom gospodinu Željku Reineru na ovom obrazloženju konačnog prijedloga Poslovnika, imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić, izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Reiner, ovim izmjenama Poslovnika govorit ću detaljnije u ime kluba, samo bih htio napomenuti da jedan apsurd u njihovim izmjenama govori činjenica daje 60 minuta ostavljeno zastanke, svaka po 5 minuta, što dijeljenjem daje da ima 12 klubova, mi imamo 13. Znači postoji mogućnost da neto izvisi što se toga tiče. Druga stvar, nije definirano što ako se samo tri kluba jave neki dan? Jel' mogu drugi klubovi uzeti više stanki ili samo jedna po danu? Nije jasno definirano. Tako da vas molim da to pojasnite kao predlagač. Druga stvar, u članku 233. u važećem Poslovniku aktualnom, piše kako pravo govoriti o temi dnevnog reda za koji se prijavio gubi i klub zastupnika čiji predstavnik nije bio nazočan u dvorani kada je pozvan da govori u ime kluba, a u izmjenama koje ste predložili ovdje, kao izmjene Poslovnika se navodi kako pravo gubi predstavnik kluba zastupnika. Konkretno u situaciji, ako se recimo Gordan Maras prijavi u ime kluba SDP-a i Gordana Marasa nema kad gase prozove, znači li to da on gubi pravo ili da gubi i on i klub? Može li netko drugi od SDP-a iskočiti i preuzeti mjesto kluba? Poštovani kolega Sinčić, evo da krenemo od kraja.

Dakle, on ne može govoriti.

Nikad, a ja sam baš analizirao, nikad se nije dogodilo da su svih 13 klubova tražili stanku ujutro. Zahvaljujem na odgovoru. Slijedeća replika poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Gospodine Reiner, stvarno evo sad je ovo malo još nejasnije nego kad ste objašnjavali za govornicom, što to znači „nikad nije tražilo“ Pa šta ako sad traži? To znači da klub zastupnika neće moći dobiti stanku. Jel' to točno? Onda će biti sat i 5 minuta. Onda molim vas da tako piše u Poslovniku, jer vi to imate praksu tumačiti Poslovnik kako vama paše, nego protumačite i napišite tako da svi klubovi zastupnika imaju pravo tražiti stanku po pitanju aktualne neke teme.

Dajte gospodine Bačić, ne čuje me gospodin Reiner, pa neće znati odgovoriti. To sugerira da će se klubovi moći ukoliko se ne potroši svo vrijeme javljati nekoliko puta za stanke. Jel' to također tako? Ne morate odmah odgovoriti, odgovorite malo kasnije. Nisu prigovori politikantski nego je vaš razlog prebacivanje stanke polutanski, jer ne želite, želite izbrisati uobičajenu dobru praksu u Hrvatskom saboru da se sjednica otvara aktualnim temama toga dana. Zahvaljujem kolega Maras. Izvolite. Naravnao o politikantstvu uopće ne želim razgovarati jer je ispod razine, a želim vam reći da to nije dobra praksa, to je praksa, koja je uvedena prije nekih pa otprilike 2 g. ja bi rekao, možda i postaje sve ekstenzivnima i ekstenzivnima. Ona nije postojala ranije, nije postojala početkom 2000. nije '90.-tih g. postala, dapače, stanke su se koristile izuzetno rijetko i samo u slučaju kada je klub se htio posavjetovati među sobom, oko neke promjene situacije, vezano uz neku, nešto što se zbilo tijekom diskusije, glasovanje itd.

Poštovani potpredsjedniče hvala. Poštovani kolega Reiner, rekli ste ovdje da bi ove rasprave u Saboru trebale biti kruna djelovanja Sabora i da mi za, praktički određene teme imamo odbore, ali što ste vi napravili? Znači, koliko ja znam, vi ste stavili da se odbor može sazvati, isključivo, znači ako to potvrdi većina. Znači ni tu ne možemo određenu temu, mi iz oporbe otvoriti. A što se tiče samih stanki, rekli ste sada kolegi Marasu, da su se stanke u kontinuitetu od nastanka Hrvatskog sabora koristile kako bi klubovi sazvali stanku da se dogovore o određenim izvanrednim situacijama koje su nastupile.

I ako je namjera bila skratiti, kao što ste rekli rasprave, učiniti ih konstruktivnijima, zašto ste mijenjali termin? Znači da to nije namjera, nego ste pomaknuli iz jutarnjeg termina, kada imamo fokus javnosti, pomaknuli ste to u 1 h. I očito je koja je vaša namjera. Ušutkati saborske zastupnike, koji govore o svemu onom lošem što čine vladajući, maknuti te teme iz fokusa i da vi budete jedini oni koji ćete putem zakona, koji stavljate u proceduru nametati teme. A onaj koji nameće teme, taj upravlja i vlada. Vi želite biti oni koji će jedini nametati teme, a oduzeti oporbi to pravo, jer svi znamo da imamo u dnevnom redu naše prijedloge zakona, koji nikako ne mogu doći na dnevni red. I vi ćete biti ti koji će jedini kreirati teme i koji imate namjeru ušutkati oporbu. Ovo je neviđeno da se oduzimaju prava oporbi stečena prava koja je imala i da se smanjuju na ovakav način i da to činite, evo vidimo, kada je rasprava iza ponoći. Potpuno je neistina, sad ću jasno reći, da se želi bilo koga ušutkati, a pogotovo ne oporbu. Sve sva prava, koja imaju zastupnici iz vladajućih imaju i zastupnici iz oporbe. Apsolutno ista prava.

To bi bila onda razlika i to bi bio pokušaj ušutkavanja oporbe, to bi bio pokušaj potiskivanje oporbe, itd. Sva prava koja imaju zastupnici oporbe, imaju i vladajući i oporba. Kolega Maras, ja bi vas lijepo molio, imali ste pravo na repliku, nemojte ometati kolege i kolegice dok raspravljaju. Sljedeća replika, poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Kolega Reiner, ovo je flaster na … [[Govornik se ne razumije.]] ali neće vam to proći, bez obzira što gurate ovaj zakon, proći će vam poslovnik, koji je napisan da se u biti mi, koji smo poslani od svojih birača ovdje otvaramo teme, kao što je npr. moja Dalmatinka, tvornica koja je propala, Brodosplit, problem Termoelektrane Peruća, okoliša i vi branite nama te teme u jutarnjim satima, da otvaramo naravno, jer vi ne želite da mi o tome govorimo. A vi, se namećete se ovdje u parlamentarnoj demokraciji, da kažete čija je kvalitetna rasprava. To možete vi radite u sveučilištu, to imate pravo, ali u parlamentarnoj demokraciji ne možete, uvažavajući, vi ste akademik, poštiva vas, ali, zbog toga, vi ste još više u grijehu. O nedemokratskog urušavanja stečajnih prava na pravo govora izabranih zastupnika ja vam to govorim, jer da se tako niste ponašali, vi politički akademske elite, vjerujte mi, ja ne bi bio u parlamentu, ne bi dobio toliko periferijalnih glasova s ovoga naroda, kojega moram zastupati i govoriti koji mi plaća putne troškove, koji mi plaća stan, koji mi daje plaću i vi mu … [[Govornik se ne razumije.]] Vi, jel to demokracija? Ma vi to nemate pravo napraviti saborskim zastupnicima. Razočaran sam što u ovaj sat, razočaran sam što su prazne klupe, ali neće ono završiti do ujutro, do novoga dana. Mislili ste, ali neće. Koristiti ćemo sve institute, koje daje Poslovnik, da dočekamo novi radni dan ovdje iz prkosa, iz otpora, na nedemokratski pokušaj urušavanja onoga što je stečeno u demokratskoj RH. Odgovor na repliku, izvolite. Prvo, mi smo već došli u novi dan, što se toga tiče. A što se drugoga tiče, ajmo pogledati brojke, a brojke govore puno, brojke govore i zašto nam narod na koji ste vi stalno pozivate daje tako nisu ocjenu, 1,9, dobili smo najnižu ocjenu ovaj saziv Sabora do sada. E sad pogledajmo odnos pojedinačnih rasprava i pod replike i odgovora na repliku. U 9. sazivu kad analiziramo sve nastupe, 12 400, preko 12 400 je bilo replika i odgovora na repliku, a svega 690 pojedinačnih rasprava. Pa zar itko može reći mirno da ga je narod ovdje poslao da replicira, što je najčešće zapravo … [[Govornik se ne razumije.]] nešto što j nerijetko doskočica neka itd., a ne da pojedinačno raspravlja ozbiljno o temama. 690 samo pojedinačnih rasprava svih nas zajedno prema 12 400 replika i ono što je najgore još, a to je da je gotovo isto povreda Poslovnika kao i pojedinačnih rasprava. To zapravo govori o nama, to govori da je trebalo mijenjati Poslovnik jer ovaj način nisu nikakva stečajna prava nego je to devijacija jedna koja nastala zadnjih možda 2 godine i koja nije postojala niti prije 5 godina, ni prije 10 godina ni prije 15 godina.